Tak, to byl pan senátor. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 260/2 a 3.

Děkuji, pane místopředsedo.

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Což jsem právě učinil.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila; II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

Což jsem právě učinil. Děkuji za pozornost. Děkuji zpravodaji ústavněprávního výboru a výboru pro bezpečnost. Ano, ale faktické budou až po vystoupení v obecné rozpravě. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dávám návrh na zkrácení lhůty na projednání. Jsem přesvědčen, že tento zákon není nijak komplikovaný, tak bych požádal o zkrácení o 30 dnů na 30 dnů na projednání.

Dobře, takže registruji váš návrh.

Dávám návrh na zkrácení lhůty na projednání na sedm dnů. Prosím máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Navrhuje se v něm rozšířit možnost získat státní občanství České republiky prohlášením, a to i pro děti a vnuky bývalých státních příslušníků Československa. Dnes platí, že toto může být učiněno bývalým státním občanem Československa. Aplikovalo se to tedy zejména na Slováky po rozdělení státu a pak na lidi, kteří odešli do emigrace, a státní občanství jim tímto zaniklo. Tato úprava tedy platí od roku 2013 a umožnilo ji zavedení dvojího občanství, které do té doby nebylo možné. Rozšíření na děti a vnuky, již tehdy navrhované vládou, následně pak Senátem, Poslanecká sněmovna odmítla, a tak tento stav platí již pět let. Mezitím tedy od rozdělení Československa uplynulo víc než 25 let a všechny problémy s občanstvím, si myslím, že byly většinově vyřešeny. Tedy alespoň u lidí, kteří měli zájem si to občanství dát nějakým způsobem do pořádku. Nevím o tom, že by toto téma nyní rezonovalo nějakým způsobem ve společnosti, kromě tedy snad Venezuely a podobně. Návrh je podle mě zapotřebí odmítnout, a hned z několika důvodů. Tento návrh nespecifikuje, o jaký počet lidí by se jednalo, nevíme, zda je to jenom problém jednotlivců, desítek, stovek, tisíců lidí.

Nejspíše není vůbec pravda, že by přijetí tohoto návrhu nemělo dopad na veřejné rozpočty, protože sem může přijít spousta lidí, kteří sem přijdou jenom za sociálními dávkami. Myslím si, že by to zatížilo státní aparát na Ministerstvu vnitra, a vůbec nevíme, jaké dopady by to mělo v oblasti sociálních dávek, starobních či invalidních důchodů, ve školství a podobně.